A představa, že tu novelu, kterou chcete odložit, posunout, rychle projednáte, je upřímně asi trochu mimo realitu.

Už končím, bude to jenom už ta otázka, prosím o pět vteřin. Ptám se, jak chcete docílit principu jeden úřad jedno razítko, když chcete nechat stavební úřady na obcích. Pan ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš je řádně omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Tato nová takzvaná solidární distribuce uprchlíků tedy nahrazuje odmítnuté povinné kvóty.

Děkuji za dodržení času a nyní bych požádala o odpověď pana ministra vnitra, pana Víta Rakušana. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ono je vždycky nejjednodušší se zeptat a jste první, kdo to tady v Poslanecké sněmovně udělal.

Měli jsme mnoho separátních jednání a finálně byl schválen polský návrh, který byl odsouhlasen všemi státy Evropské unie včetně Maďarska, které mělo na začátku největší věcné výhrady proti původně předkládanému návrhu. Tedy téma povinné solidarity vůbec nebylo otevřeno. Téma povinné solidarity v této chvíli francouzské předsednictví podle mých informací nehodlá předkládat ani v pondělí na Radě ministrů Evropské unie a bude se jednat opět výhradně o téma Ukrajiny, imigrační vlny, která se chystá, kde mimochodem Česká republika sama připravuje dokument, který se budeme snažit představit našim partnerům, který Českou republiku identifikuje a definuje jako postižený stát, a snažíme se dostát ve všech úrovních podpory ze strany Evropské unie na úroveň všem hraničním státům s Ukrajinou, to znamená Polsku, Maďarsku, Slovensku a tak dále. Tedy je to dezinformace? Nejednalo se o tom, nic schváleno není. Zkušení vyjednavači jednoho tady vidím na úrovni Evropské unie vědí, že se nic nepodepisuje. Pamatuji si, že bývalý pan premiér nám tady také říkal, že žádný Green Deal nepodepsal, a měl pravdu, protože ono se nic nepodepisuje. Ale nejenom že jsem nic nepodepsal, ale to téma nebylo ani otevřeno. Znovu říkám, je to dohledatelné v oficiálních dokumentech. Rozhodně za Českou republiku odmítáme povinné kvóty, máme to v programovém prohlášení. Povinná solidarita jako nějaká představa francouzského předsednictví se podle mých odhadů nebude ani projednávat, a to vlivem aktuální změněné situace na mezinárodním poli, a navazující české předsednictví rozhodně téma povinné solidarity do své agendy zvedat nebude. Děkuju vám. Pane ministře, já vám děkuju za dodržení času na odpověď. Ano, chce. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Děkuji za odpověď, pane ministře.

Určitě, děkuju. To je právě to, co jsme tady potom schvalovali v Poslanecké sněmovně.

Na základě námitek Maďarska, Slovenska, Polska a České republiky bylo posléze do usnesení prosazeno, že se jedná maximálně o osoby ze třetích zemí, které mají trvalý pobytový statut na území Ukrajiny a kde je primárně podporována v té chvíli návratová politika do zemí původu, takže to byl ten obsah celé debaty. A zároveň jsme ještě s polskou stranou do usnesení dostali, Česká republika také dala svůj návrh konkrétního usnesení, to, že daná věc může být ošetřena i národní legislativou. Děkuju, pane ministře.

Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře zemědělství, Rusko i Ukrajina jsou zásadními světovými producenty obilí 30 %, kukuřice 19 %, slunečnicového oleje 80 %. V rámci válečných opatření pozastavila Ukrajina vývoz svého obilí do zahraničí.

V důsledku těchto a dalších změn je očekáván celosvětový pokles produkce obilovin až o 50 %. Lze předpokládat, že pokles produkce potravin povede k dalšímu skokovému zdražení na světových i lokálních trzích a může v některých zemích vést k hladomoru, sociálním bouřím a k ještě většímu zhoršení globální bezpečnosti. V rámci snahy o zmírnění současného napětí ve společnosti se tedy ptám: Jaká opatření připravila a již učinila současná vláda k tomu, aby zajistila v následujícím období pro naše občany dostatečné množství potravin za přijatelné ceny? Za jaké cenové hladiny běžných potravin pro naše občany budete akceptovat opuštění myšlenky, že tržní prodej obilovin na evropské burze a volný trh jsou jedinou léčbou na tyto současné narůstající problémy s cenami potravin?